Já mám tady i seznam těch časopisů, ve kterých se tyto inzeráty permanentně objevují, těch podání je tam celá řada. Takže já, jako jsem se spojil s panem ministrem zdravotnictví, řešil jsem to s paní ministryní spravedlnosti, tak předám i informace vám. Děkuji.

Děkuji za slovo.

A případně tedy ještě, jaké byly náklady na vytvoření videa, kterým propagovala nový stavební zákon.

Dobrý den. Vážený pane ministře, opět jsme letos mohli vidět, jak nařizují městské a obecní úřady plošné sekání trávy, v některých případech až huntování porostů. Travní porosty bývají často vymlety až do hlíny, tráva nemá prakticky možnost regenerace. Na tuto skutečnost jsem loni upozorňovala i na obecním zastupitelstvu ve svém trvalém bydlišti.

Dozajista jsme si vědomi, že travní porost je jedním z prvků zadržování výparů vláhy z půdy a je domovem pro spousty brouků a motýlů. Pane ministře, jaký je váš názor na časté sekání trávy? Jaké kroky chce ministerstvo v této oblasti podniknout? Zajímalo by mě, jestli plánujete vydat nějaká doporučení pro města a obce.

Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Byli dočasně evakuováni na pevninu, tam ale není životní úroveň v uprchlických táborech o mnoho lepší, Řecko má dlouhodobě problém zajistit odpovídající podmínky v těch táborech a několikrát žádalo evropské partnery o pomoc. Je určitě v zájmu těch dětí i Řecka i našeho vlastního svědomí poskytnout těmto nedoprovázeným nezletilým dětem bezpečné přístřeší, základní péči a pokud možno i nějakou perspektivu. Ačkoliv se i ostatní státy potýkají s druhou vlnou pandemie, už deset evropských zemí přislíbilo, že si děti bez doprovodu rozdělí a přijmou je.

Takže se chci zeptat, jestli Ministerstvo vnitra pomůže nějak nedoprovázeným dětem a řecké straně.

Celková suma pomoci ze strany České republiky vůči Řecku je cca 30 milionů korun v tomto roce. A navíc jsme dne 3. září nabídli Řecku případné nasazení odřadu Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky pro ochranu řeckotureckých hranic. Z mého pohledu je tato pomoc řecké straně významná a dostatečná. Na vaši otázku žádné relokace do České republiky ilegálních migrantů Česká republika neplánuje. Děkuji za odpověď. Já děkuji. A určitě řecká strana je vděčná za tu finanční i materiální pomoc, nicméně já se obávám, že Útvar rychlého nasazení ty přístřešky stavět nebude, a určitě to zabere i nějaký čas. Bohužel z těch peněz si střechu nad hlavou ze dne na den nepostaví.

A nejedná se o přijetí těch dětí natrvalo, ale samozřejmě do té doby, než se rozhodne, co dál.